Připomínky a návrhy změn. Už to někteří kolegové říkali a připomínám, že je to vládní materiál.

Zpráva RIA tyto zásadní změny ve směřování předkladatele žádným způsobem nevysvětluje, neuvádí je ani jako varianty řešení, nepracuje s nimi a reagovala na ně jen změnami v textu podle toho, jak se měnily návrhy zákona. A teď slyšela od starostů zcela oprávněné: ani za nic. Vytvořím si úřad bez zdůvodnění, bez nějaké racionální ekonomické, provozní úvahy.

Jak jste k tomu došli? V čem je varianta Státního fondu rozvoje bydlení lepší než samostatného úřadu? Tomu rozumím a snažím se být spravedlivý.

V některých dílčích tématech uvádí podrobné výpočty, a to i s uvedením některých nejistot, které se k takovým výpočtům váží, a vysvětlením možné variability.

To bych i pominul, mně vadí ty obsahové nedostatky.

Jedním z klíčových nedostatků zprávy RIA je předpoklad, že náklady na zajištění sociálního bydlení a sociální práci s ním spojené budou vyváženy vstupem části podpořených osob na trh práce, a tím snížením objemu vyplácených dávek a zvýšením daňových příjmů. To jsem říkal před chvílí jinými slovy. Ale píší to i vládní právníci. Zpráva však nejen že neuvádí podmínky...

Tak znovu.

To už není ani pohádka, to je teď nevím, jak volit slova za tímto mikrofonem opravdu příliš velký optimismus, naivita, nezkušenost, nebál bych se říct i obtížně vysvětlitelný argument, obtížně doložitelný některými fakty. Zpráva RIA se ani nesnaží uvést příklady z minulosti a případně míru úspěšnosti, kdy kombinace sociální bydlení... Já se velmi omlouvám.

To nebude nutné, pane kolego. Děkuji. Takže RIA neuvádí případy z minulosti a míru úspěšnosti, kdy kombinace sociální bydlení plus sociální práce sami o sobě vedly k tomu, že si lidé našli a udrželi práci po určitou dobu delší než několik měsíců, udrželi si získané bydlení a zapojili se zpět do společnosti. Pokud takové příklady či alespoň věrohodné dostatečně komplexní modely pracující s konkrétními podmínkami neexistují, jsou všechny předpoklady o vyvážení nákladů přínosy, na nichž je zpráva RIA založena, nevěrohodné a nelze je přijmout. Pokud takové příklady či modely existuji, musí je zpráva RIA uvést a musí poskytnout informace o míře úspěšnosti a podmínkách úspěšnosti integrace.

To jsem přeložil do obecné češtiny tento text z úřední češtiny. Popis problému je obecný, zkratkovitý, nesouvislý, obtížně srozumitelný a neposkytuje ani dostatečné informace dílčí, ani celkový obraz o tom, jaký problém se zákon snaží vyřešit, jaké jsou jeho příčiny a rozsah, a tudíž není možné v dalších částech RIA posuzovat, v jaké míře jaké dílčí části problému a jeho příčiny chce návrh zákona odstraňovat či zlepšovat, a RIA tak nejen nečiní, ale činit ani nemůže. Zkusme si to přeložit do obecné češtiny. Já bych asi, pokud bych nechtěl být úplně ostrý, řekl, že ten text je nesmyslný.